Já je nechám otevřít, pane předsedo.

Já budu postupovat podle jednacího řádu.

Rozumíme si.

A pravděpodobně očekávám, že bude chtít přítomnost pana ministra, ale nechávám to na něm. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl využít tento prostor, kdy je téma lithia, které je zásadní pro naše lidi, protože jde o 2 000 miliard korun, tak když jsme se dostali k tomuto důležitému tématu, tak bych chtěl využít tento prostor pro to, abych položil několik otázek Ministerstvu průmyslu a obchodu, a žádám na ně o písemnou odpověď.

A třetí otázka je, prosím o informace toho, co se objevuje v tisku, že dnes se blíží nějaké povolení k těžbě, tak mě především zajímá, jestli ta firma, co to má těžit, je soukromá, nebo státní a jaké podmínky budou z hlediska státu, jestli skutečně z toho můžeme ty 2 000 miliard pro naše lidi očekávat, nebo jestli to zase odplyne do zahraničí v rámci nějakých nejasných smluv a memorand, jako se rozebíralo před volbami. Takže prosím písemně o odpověď na tyto otázky a žádám o přerušení této interpelace. Tak pane poslanče, já to zjednoduším.

Takže ano, i tuto interpelaci přerušuji.

Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji.